Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala, poté pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o vyřazení bodu číslo 79.

Je to z toho důvodu, že tento zákon ještě nebyl projednán v hospodářském výboru, a tudíž nemůže být projednáván na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji. Dále s přednostním právem je přihlášen pan předseda Faltýnek. Já se omlouvám, nechci zdržovat. Já bych se ještě vrátil k usnesení navrženému paní místopředsedkyní Adamovou Pekarovou.

Doporučuje všem zájemcům podívat se na webové stránky, kde tyto informace jsou všechny k dispozici, vážení přátelé. Děkuji.

Prosím, vašich pět minut. Ano, děkuji.

Další s přihláškou je pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo.

Já se tady nebudu schovávat za současného ministra, za kterým ta doba nejde.

Pak bylo druhé podopatření, které se týkalo inovací, neboli ta spolupráce, o které vy tady hovoříte, a tady ta alokace byla určena pro malé, střední, ale i velké podniky. Samozřejmě, uspěly zde podniky i velké, které byly zmiňovány například v médiích, nicméně je tam také celá řada malých a středních podniků, které z tohoto inovačního programu také uspěly a čerpají finanční prostředky. Celková alokace těchto dvou podopatření... Poprosím diskutující o klid!

Takže shrnuto, podtrženo, většina těchto finančních prostředků šla za malými, a znovu zdůrazňuji, to podopatření, které bylo určeno pro ně, uspokojilo všechny, kteří splnili náležitosti a kteří požádali.

Úspěšnost velkých žadatelů byla nižší než 50 % a v těch opatřeních vždy byli bodově zvýhodněni malí a střední žadatelé.

Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan předseda Bartoš. Máte slovo.

Pojďme se bavit o tom chceme se o tom bavit na programu, chceme zařadit tento bod na program jednání schůze? Já plně souhlasím, že řada těchto informací je na internetu. I Evropská komise kritizuje nedostatečnou kontrolu čerpání. To znamená, že ty firmy sice mohly formálně splnit podmínky získání dotace, ale třeba nebyly využity. V tom směru ta firma nebyla většinově zemědělskou společností.

My jsme přesvědčeni, že ano.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit ke změně pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak se s jednotlivými návrhy vypořádáme hlasováním.

Týká se to jak návrhu pana předsedy Bartoše, tak návrhu paní místopředsedkyně Pekarové, tak návrhu pana poslance Jurečky.